Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Tím jsme vyčerpali diskusi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, dám hlasovat.

O tom rozhodneme bezprostředně.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat. Ještě předtím než dám slovo zpravodaji, aby nás seznámil s procedurou hlasování, mám tady návrh, který už provedeme se zpravodajem, a to je návrh na zamítnutí návrhu zákona. Ano? Je tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Pane zpravodaji, máte slovo. Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. A ten doporučuje Poslanecké sněmovně ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 273/3 hlasovat v následujícím pořadí. Nezazněly žádné legislativně technické návrhy, ta procedura je velmi jednoduchá.

To jsou návrhy poslance Jakuba Michálka.

A poslední návrh B3, ten hovoří, že by se tento zákon vztahoval i na prezidenta České republiky.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tak první návrh, pane zpravodaji. První návrh, jaký jsem uvedl, je společné hlasování o návrzích A a C. Je to ona nulová odměna při výkonu té druhé volené funkce. Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující. Paní navrhovatelka?

Děkuji vám. Další návrh?

Rozšiřuje to tedy nad rámec senátor, poslanec a další funkce, ale posouvá to i do té úrovně. Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující. Paní navrhovatelka?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh?

Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující. Paní navrhovatelka?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh? Poslední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh B3. Předkladatelem je Jakub Michálek. Jedná se o zařazení prezidenta republiky do výčtu veřejných funkcionářů ve smyslu zákona o střetu zájmů. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ano, děkuji. A budu předkládat návrh na hlasování.